Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do níž se nikdo nehlásí, takže ji končím. Zahajuji hlasování o provedení tajné volby.

Návrh byl přijat. Stejně jako ten předchozí bod, i tento bod pouze přerušuji právě pro provedení volby. Tím jsme se vypořádali se všemi volebními návrhy, já přesto poprosím pana předsedu volební komise o sdělení času, který je potřebný na provedení volby.

Také děkuji.